Stanovisko výboru: Nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Přecházíme ke G15 a výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh?

Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh? Děkuji. Výbor dal doporučující stanovisko.

Počkám, až se ustálí počet přihlášených.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Další návrh jedním hlasováním společně G20 a G23. Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

G3 jsme nepřijali, takže další krok je G22 a výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další krok je G25. Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Je tomu tak. Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, poslanecký klub KSČM předložil k tomuto návrhu zákona řadu pozměňovacích návrhů, jejichž přijetí by mělo rozptýlit naše obavy o to, že by přece jenom ta služba, ta poslední služba, kterou svým blízkým poskytujeme, dozajista nezdražila. Tyto naše obavy nebyly rozptýleny, naše návrhy přijaty nebyly, proto zajisté pochopíte, proč poslanecký klub KSČM návrh zákona jako celek nepodpoří. Děkuji.